3.

Nyní bude následovat třetí čtení, které jsem právě zahájil. Prosím pana zpravodaje pana poslance Jana Bauera, aby přišel ke stolku zpravodajů a sledoval spolu se mnou rozpravu. V tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem. Pan zpravodaj také nemá zájem. Takže už jenom zbývá, abych požádal pana zpravodaje pana poslance Jana Bauera, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, během druhého čtení bylo podáno celkem 11 pozměňovacích návrhů.

Nicméně procedura je k dispozici, tak já bych tímto, vážený pane místopředsedo, si dovolil seznámit ctěnou Sněmovnu s návrhem procedury. Ano, budeme tak postupovat. Protože je to opravdu složité a jednáme ve velké rychlosti, pokud jde o přípravu těch pozměňovacích návrhů, prosím všechny, aby zde bylo ticho, aby mohli ti, kteří za kluby sledují hlasování, dobře poslouchat, jaký je návrh procedury, jak budeme postupovat. Většinu bývá tedy zvykem, že návrh procedury mají všechny poslanecké kluby k dispozici.

Já myslím, že můžeme postupovat tak, že přečtete ten návrh procedury, všichni to budou poslouchat, a pak o něm rozhodneme hlasováním. Pod písmenem A je usnesení výboru pro sociální politiku, což je garanční výbor.